Pokud nechceme, hlasujeme pro sněmovní verzi.

Žádným způsobem! A když si emisní povolenky přeložíme do českého jazyka, což je takové velmi složité, tak to je vlastně platba za znečištění životního prostředí. Tím si vlastně kupují to, že mohou v zákonem povolené míře znečišťovat životní prostředí. Pokud chceme pomoci živnostníkům, tak budeme dneska hlasovat pro snížení sazeb DPH pro vybrané skupiny. Vzali vládní návrh a ten promítli do daňového balíčku. Dvanáctého března je paní ministryně proti. Naše vláda navrhuje snížení daní. Otázka zní na vás, kteří chcete hlasovat pro sněmovní verzi, proč máme čekat? Buďto snížení daní je dobře, a my jsme přesvědčeni, že je dobře, a nic jsme k tomu vládnímu návrhu ze svých dobrých nápadů nepřidali, abychom nebyli obviňováni z toho, že si tady hrajeme politické hry, jenom senátoři vzali to, co je napsáno v zákoně o EET.

Takže když si shrnu důvody, které řekla paní ministryně, já jsem docela překvapen, protože většinou paní ministryně v těch debatách ať už tady, nebo na rozpočtovém výboru používá odborné argumenty, dneska zazněly ryze politické. Pan senátor jasně ukázal a odborně popsal ty problémy, zdůvodnil, proč to Senát jako celek považuje za rozumný návrh. Není úplně obvyklé u daňového zákona, že senátoři z pravice i z levice hlasují vlastně pro totožné znění zákona, který se vrací do Poslanecké sněmovny.

My to považujeme za rozumný kompromis. Takže tam v zásadě máme čtyři věci:

Já myslím, že to je úplně jednoduché.

Přestože to je regulovaná cena, tak čím víc šetříme, tím víc platíme. Je to trochu jako u mobilních dat: málo tou vodou plýtváme, proto máme tak vysoké ceny vodného a stočného. Já tomu úplně nerozumím. Nemyslím si, že on tento názor sdílí.

Jsou politické, ty jsou legitimní, já to nijak nezpochybňuji.

Ne před půl rokem, jak jsme mohli, ale až budeme chtít my. Druhý digitalizace v praxi. Nic.

Takže na závěr úplně vážně. Pokud chceme aspoň něco udělat pro drobné podnikatele a živnostníky, podpořme senátní verzi.

Sněmovní verze moc daňový balíček nepřipomíná.

Myslím, že přineseme spoustu podnětných pozměňovacích návrhů, abychom se nad tím ještě jednou společně zamysleli. A paní ministryni bych požádal, kdyby se držela té odbornosti, tak musí podle mě říci minimálně neutrální stanovisko.

Tomu já rozumím a to i respektuji.

Děkuji za pozornost. Nyní tedy omluvy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl především zareagovat na paní ministryni, která hovořila o údajném prodloužení doby na vrácení přeplatku z daňového přiznání u toho našeho návrhu, což je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč my podporujeme senátní verzi.

A co se týče toho, že když ho podá později, tak dostane později i tu vratku, to je logické, nicméně to se sám daňový poplatník rozhodne, jestli se mu to vyplatí, nebo ne.